To prostě nemůže fungovat.

To jediné má smysl. Děkuji. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Profant. Prosím, máte slovo.

Dneska je mnohem důležitější, že má ty seniorní lidi.

Ano, ty vzorce mohou být složité, protože ta problematika je složitá. Tečka. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ne, rozpravu končím. Konstatuji, že pan poslanec Vojtěch Filip nenavrhl žádné usnesení Poslanecké sněmovně k této odpovědi, takže končím projednání této interpelace.

Další interpelace.

Nicméně projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministra životního prostředí Richarda Brabce. Pan ministr je omluven, takže se touto písemnou interpelací dnes zabývat nebudeme.

Interpelace spolu s odpovědí je předložena jako sněmovní tisk 588. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. Paní ministryně je přítomna, můžeme se touto odpovědí na písemnou interpelaci zabývat. A já zahajuji rozpravu. Do rozpravy se hlásí paní poslankyně Richterová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

A zajímaly mě konkrétní věci týkající se rušení třeba jenom některé části těch míst, jejich vyjímání ze státní služby.

Navíc když se v průběhu roku a o to šlo uskuteční změna systemizace, tak tam musí být velice podstatné změnění nějakých podmínek, třeba to, že vznikne nová legislativa.